Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Replika, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Na početku bi htio čestitati Ministarstvu uprave na postignuću nevjerojatnom koji su uspjeli evo u ovom mandatu riješiti, jučer su se pohvalili na svojim web stranicama da više mrtvi neće moći glasati u Hrvatskoj, znači to treba zbilja priznati ministru Malenici da je napravio nevjerojatan iskorak i da po prvi puta kaže neće moći mrtvi glasati na izborima. Možda bi bilo dobro da je HDZ dozvolio da imamo kvalitetan nadzor izbora kako ih ne bi ukrali ali to nisu, evo taj korak nisu napravili za predsjedniče izbore tako da barem ćemo se zadovoljiti tako da mrtvi više neće moći glasat. Sa druge strane me zanima da li je ministarstvo ovim zakonom omogućilo kvalitetan nadzor zakonitosti odnosno smjenjivanja uprava u ustanovama, vidimo da u gradu Zagrebu imamo jedan dramatičan slučaj gdje samovoljom gradonačelnika se smjenjuje uspješni ravnatelj ustanove [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] g. dr. Nogalo, zanima me šta se tu može napraviti sa strane ministarstva da se ta samovolja onemogući? Kolega Maras, ja bi vas lijepo molio da pripazite malo na vrijeme. Prelazim na slijedeću repliku, poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, rekli ste da je ovaj Zakon o ustanovama usuglašen sa nizom drugih zakona a ja postavljam pitanje da li je usuglašen i regulira dovoljno područje Zakona o javnim ustanovama pogotovo na onim ustanovama koja su osnivači regionalna samouprava odnosno županije jer činjenica je da imamo i Lonjsko polje javnu ustanovu u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Gajni u Brodsko-posavskoj županiji gdje sigurno bi trebalo ovo područje kvalitetnije regulirati. U fokusu je donošenje ove Strategije razvoja poljoprivrede, mislim da i ove površine moramo i kroz ovaj Zakon o ustanovama regulirati da se definira što se tamo može proizvoditi, na koji način se može gospodariti da naši poljoprivredni proizvođači to znaju, da naši ribiči znaju smiju li pecati i kako pecat a najvažnije kako ćete financirat te javne ustanove da to ne bude samo zbog ravnatelja i članske iskaznice? Zahvaljujem poštovanom kolegi Vlaoviću. Prelazimo na slijedeću repliku, poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče.

Ne. Odgovor na repliku hoćete ili šta? … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Odgovor na repliku? Izvolite, državni tajniče. Dakle, uvaženi zastupniče Maras, ako ste pažljivo pogledali, ministarstvo je već sinoć objavilo ispriku zbog pogrešno objavljene informacije što ste vi naravno propustili pogledat ili ste možda i vidjeli niste spomenuli u svom izlaganju tako da se ministarstvo ispričalo zato što je pogrešna informacija objavljena na web stranicama ministarstva. Što se tiče ovih drugih pitanja vezanih znači za Zakon o ustanovama, Zakon o ustanovama radi jedan okvir a problematika koja je bila postavljena kroz pitanja uvaženih zastupnica i zastupnika rješava se znači posebnim zakonom. Znači Zakon o ustanovama radi okvir.

Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala vam lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Još uvijek pod dojmom veličanstvenog uspjeha Ministarstva uprave da po prvi puta mrtvi neće moć glasati na predsjedničkim izborima koji će biti za 2,5 tjedna, moram reći da je pod takvih uspjehom i dojmom teško i raspravljati ali ajde treba im odati priznanje. Bilo bi dobro da je HDZ prihvatio i Ministarstvo uprave da su prihvatili prijedlog SDP-a i svih oporbenih klubova da imamo kvalitetan nadzor predsjedničkih izbora jer znamo da to jedino na predsjedničkim izborima nemamo s obzirom na to da nisu u mogućnosti kontrolirati sudionici procesa kroz biračke odbore, iz kojih je to razloga, ne znamo ali znamo da omogućuje HDZ-u šta imamo ozbiljnu sumnju da pokuša aktualnoj Predsjednici ukrasti izbore a to nije dobro i žao mi je šta HDZ to nije jučer dopustio, to bi bio još jedan iskorak uz ovo da mrtvi ne mogu više glasati u Hrvatskoj.

Bitno je vidjeti šta ovaj zakon regulira i kako se on u praksi u RH odnosi prema određenim situacijama. Znači mi smo svjesni da nažalost niti ministarstvo a niti Vlada a niti ja bi rekao cjelokupni okvir koji je definirao prostor djelovanja ustanova, nema zaštitni mehanizam protiv nepravilnosti, korupcije i korištenja određenih ovlasti u krive svrhe. Reći ću samo jedan primjer koji se evo, dogodio u Zagrebu prije 2 dana kada je uspješni ravnatelj bolnice na Srebrnjaku, dr. Nogalo, koji 23 godine pod svim mogućim vlastima, znači krenuo je od gđe. Dropulić, gradonačelnice HDZ-a i nakon toga nastavio pod gradonačelnikom, znači 23 godine je čovjek u kontinuitetu na čelu bolnice da bi ga se naprasno, praktično preko noći smijenilo sa obrazloženjem da su bile određene nezakonitosti pronađene u njegovom radu. Te iste navodne nezakonitosti za koje on govori da ne postoje su bile poznate gradskoj upravi, vlasniku, čitav niz godina i nije im to smetalo nikada nego im počinje smetati sada, odnosno danas. A smeta im iz vrlo jednostavnog razloga. Zbog toga što bolnica na Srebrnjaku je dobila projekt od 60 milijuna eura kao jedan kvalitetan projekt kojim su se svi, by the way ti koji ga danas mijenjaju, smijali, a kolega Nogalo je vjerovao u njega. I treba sada kontrolirati tko će provoditi taj projekt od 60 milijuna kuna, a kolega Nogalo je rekao ne tim interesnim skupinama oko gradonačelnika. I sa druge strane, naravno famozna žičara i Sanatorij Brestovec, koji se nalaze na obroncima Medvednice i za koje ovdje javno govorim i DORH-u i svima istraživačkim novinarima da provjere čija su zemljišta u okolici tog sanatorija, ne samo od bolnice Srebnjak, zbog čega je Nogalo morao otići nego privatni vlasnici oko sanatorija pa će im onda postati jasno zašto gradonačelnik Bandić inzistira na izgradnji međustanice, svega 100-njak metara nadmorske visine ispod vrha Sljemena i zbog čega nekome na taj način diže u nebo vrijednost zemljišta u okolici te međustanice. I sada vidimo da oko te ustanove u gradskom vlasništvu, znači bolnice Srednjak postoje ogromni interesi i praktično da danas na sutra gradska vlast ili možda sutra, županijska ili bilo koja druga, može smijeniti bilo kog uspješnog ravnatelja na način na koji to želi pod izlikom kojom želi, a da ministarstvo i zakon nemaju kontrolni mehanizam da vide da li je netko na taj način prekoračio ovlasti odnosno, da li je iskoristio određene stvari da nekoga smijeni koje nisu dovoljne za smjenu tijekom njegovog mandata koji traje po imenovanju 4 g. I sada se postavlja pitanje, mi usvajamo zakon, mi definiramo određena pravila, mi ćemo zamijeniti organe za tijela, to uopće nije problem u zakonu i čitav niz drugih odredaba, ali da li ćemo dobiti mogućnost da Ministarstvo uprave i određena tijela, a to nije, netko će sad reći, ovdje se zadire u autonomiju jedinice lokalne samouprave. Gledajte, da li su ispoštovana određena pravila i da li su razlozi sukladni onim zakonskima ili statutima tih ustanova, mora netko moći ispitati i moje pitanje ovdje je da li je Ministarstvo uprave napravilo takvu vrstu nadzora kada vidimo da 3 dana u medijima ne prestaju te rasprave i da nema nikakvog suvislog objašnjenja zbog čega je dr. Nogalo smijenjen, osim ovoga da se ogroman interes u zadnjem mandatu gradonačelnika Bandića u svesrdnu pomoć HDZ-a de facto u gradu Zagrebu pokušava zgrabiti svaki mogući projekt na kojem ima i nešto novaca kako bi ti interesni lobiji to dobili ispod sebe. I sada se postavlja pitanje, znači na taj način možeš smijeniti svakoga napišući tamo nešto što i ne stoji ili ako stoji nije dovoljno za smjenu jer ukoliko tražite doktora, a ne javlja vam se određena struka i ukoliko na određenom mjestu možete zaposliti drugog doktora koji će moći kvalitetno obavljati svoj posao, ja ne vidim zbilja u tom problem, pogotovo ne vidim problem kada je g. Stavljenić Rukavina bila upoznata s tim situacijama jer nijedno zaposlenje ja mislim da u bolnici odnosno toj ustanovi ne može proći da upravno vijeće o tome nije obaviješteno i sada nakon tih svih godina, 23 godine, odjednom je to gospodi na Srebrnjaku i gospođama postalo problematično. Nije im postalo to problematično, nego im je problematično tko će graditi, tko će zaraditi, tko će upravljati sa prostorom, pogotovo ovim vrijednim prostorom gore u sanatoriju i dok ne riješimo taj problem, znači Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama nećemo riješiti, nećemo riješiti ništa. Znači sa te strane apeliram od ministarstva da nadzor nad provođenjem i tih i drugih specifičnih zakona, ako je u nadležnosti drugih ministarstava da imamo malo kvalitetniju priču jer zbilja smo dopustili lokalnim šerifima, ovdje se zbilja radi o jednom par excellence slučaju u gradu Zagrebu, koje okupirao medijski tri dana cijeli medijski prostor i vidi se da pobuđuje veliki interes javnosti i nevjerojatno je da nitko iz središnjih državnih tijela ne reagira, nevjerojatno je da iz vladajuće koalicije u gradu Zagrebu druge stranke ne reagiraju pogotovo jer je HDZ pun doktora. Znači na čelu gradske skupštine dr. Prgomet i da on nema ni a ni be reći o pitanju Srebrnjaka i načinu na koji se to tamo odvija je za nas neprihvatljivo i nevjerojatno.

Znači mogu odma u startu reći da bi bilo dobro da se niko ne hvata ovog posla dr. Nogala jer čovjek zaslužuje rehabilitaciju, uvjeren sam da će 2021. kako god nju i doživjeti, na ovaj ili onaj način vratit će se na svoje radno mjesto i završiti projekt ovaj koji je, koji je, koji je započeo, a ko sada to preuzme trajat će kratko, znači godinu i nešto dana i vezat će se sa gradonačelnikom Bandićem, kome je to u interesu nek to i radi, nažalost HDZ se u Gradu Zagrebu vezao, meni potpuno nejasno, ali to je dobro za njihove političke protivnike.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Gordanu Marasu, prije nastavka rasprave na galeriji su nam se priključili članice i članovi Izaslanstva njemačko-hrvatskog društva, srdačno ih pozdravljam, želim dobrodošlicu i ugodan boravak u HS. … [[Pljesak]] U ime predlagatelja državni tajnik g. Darko Nekić, izvolite. Dakle, moram još jedanput spomenut, znači očito ili me g. Maras nije čuo ili je propustio vidjet, znači ministarstvo je sinoć objavilo na našim mrežnim stranicama ispriku, ispričalo se znači jer je došlo do pogreške da je prenesena u biti stara vijest iz 2014.g., dakle sinoć smo se ispričali javnosti zbog toga što je došlo do pogreške o svemu ovome što ste vi govorili. Međutim, evo htio bi još jedanput prokomentirat zbog daljnjeg tijeka ove rasprave činjenicu da sam i u svom uvodnom izlaganju rekao da ovaj zakon koji je danas na klupama, znači o kojem danas raspravljate je okvirni zakon koji regulira znači pitanje između ostalog, i upravljanja ustanovama. Dakle i po trenutno važećem zakonu, a o slučaju koji ste vi govorili, ravnatelj se imao pravo izjasniti, imao mogućnost izjasniti o razlozima za razrješenje, a uostalom, ostaju mu i sve mogućnosti sudske u zaštiti svog interesa. Dakle, ovaj zakon ne regulira to pitanje. To pitanje regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, isto kao što su pitanja iz domene muzeja regulirana Zakonom o muzejima, kazališta Zakonom o kazalištima i da ne nabrajam dalje. Znači ne možemo svu problematiku o kojoj ste vi govorili rješavati ovim zakonom koji ustvari stara okvir za rješavanje problematike o kojoj ste govorili. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Gordan Maras. Hvala lijepo. Znači koliko sam shvatio g. Nekiću, imamo vaše čvrste garancije da mrtvi ne mogu glasati na ovim izborima i to smo svi čuli i to nas, moram priznati veseli s obzirom na HDZ-ova iskustva s prethodnih izbora. Ali, ovo šte ste sad malo prije rekli, da se dr. Nogalo može na odluku gradonačelnika Bandića žaliti sudovima. Ja ne vidim što će čovjeku to pomoći s obzirom da je gradonačelnik Bandić još u godinu i pol dana mandata, da je više praktično na Zrinjevcu po sudovima nego na svom poslu u uredima i da svi njegovi postupci traju već 6, 7, 8 godina.

Inače, 2014. g. vam je bila radi vas i hrvatske javnosti, godina prije parlamentarnih izbora i zato su se neki hvalili kako mrtvaci više neće glasati i sad ova vijest koja se pojavila na web stranici Ministarstva uprave naprosto ukazuje da određene kadrovske promjene u ministarstvima su potrebne jer takve objave vrlo često mogu biti i zlonamjerne. Pa prema tome, meni je drago da je nas kolega Maras danas sve podsjetio na jednu od veleumnih i vrhunskih izjava SDP-ove Vlade iz 2014. g. jer ovakve stvari naprosto trebao se netko sjetiti i reći da se to više neće događati, ali vrlo interesantno kad se to potkrade nekome drugove, kad ustvari isti ljudi to objave, onda to izgleda jako smiješno. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, poštovani kolega Gordan Maras. Povrijeđen je 238. članak, g. Šuker je govorio neke neistine u svom govoru, a zaboravio je ključnu stvar. Kad se to dešava za vrijeme SDP-ove Vlade, to je normalno jer svi mandati HDZ-a su obilježeni glasanjem mrtvih i onda je to prava vijest. Jer ako 2010., 2011. mrtvi glasaju, pa normalno da smo vam se morali pohvaliti da mrtvi više neće glasati jer HDZ nije na vlasti.

Nigdje se u tom čl. ne spominje neistina tako da molim vas, nemojte se pozivati na taj čl. i nemojte zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika. Izvolite kolega Šuker. Naprosto ne dozvoljava kolegi zastupniku da hrvatskoj javnosti iznese činjenice i istine, a nekada istina boli. Nekada promašaji bole, ja znam da je njegova vijest da mrtvi više neće glasati podsjetila na lijepa vremena kad je bio ministar, ali to su prošla svršena vremena. Kolega Šuker. Vi jako dobro znate poslovničke mogućnosti, mogli ste uzeti stanku, pa ste onda mogli govoriti o tim temama i prenijeti poruku kolegi Marasu, a ne zloupotrijebiti institut povrede Poslovnika kao kolega Maras. I ja zaista apeliram na sve kolegice i kolege da ne zloupotrebljavaju te institute bespotrebno i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Izvolite kolega Maras, javili ste se za riječ. Evo moram se javiti za stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a jer nakon ovih nekih rasprava trebamo još dodatno konzultaciju vezano uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama. Znači nakon činjenice da kolege iz HDZ-a ne prihvaćaju opće poznatu notornu činjenicu da je za vrijeme svih izbora kada su bili organizirani za vrijeme vlasti HDZ-a bilo poznato da mrtvi trče na glasališta i glasaju i na taj način pune se biračke kutije. Mi moramo raspraviti vezano uz ovaj zakon oko toga da vidimo da li je u biti i Ministarstvo uprave svjesno da na neki način cjelokupni sustav državne uprave u RH, pa i Zakon o ustanovama treba temeljito protresti, treba analizirati određena rješenja jer nažalost imamo situaciju u RH da nemamo povjerenje, dame i gospodo u HDZ na izborima za predsjednika RH. Jer da ima namjere HDZ da ti izbori budu pošteno organizirani i da se ne krade, ne bi se samo ovako sprdali i stavljali na web stranice ministarstva da mrtvi više neće moći glasati i na taj način sebe sramotili nego bi dali da stranke i oni koji su sudionici izbora, ne govorim za bilo koga od ovih 11 koji su skupili potpise i za g. Škoru i za sve ostale predstavnike stranaka, dali bi mogućnost nadzora što oni nemaju. Znači oni žele da samo HDZ nadzire izbore i boji se da je ovo bila, kako bi rekao, spontana i nenamjerna greška Ministarstva uprave jer se bojim da će na ovim izborima u biti mrtvi i glasati.

G. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, u ime kluba HDZ-a tražim stanku da bi podsjetio na neke dosege koji su bili tamo 2010., 2011. oko imenovanja čelnih ljudi, državnih tvrtki, ustanova kad se to provodilo na javnom natječaju a onda SDP kad je preuzeo vlast 2012. g., jednostavno je rekao, mi se toga nećemo držati, mi smo dobili vlasti i mi ćemo onda birat ljude s kojima ćemo tu vlast provoditi. To je naprosto činjenica. E sad, mi u klubu naprosto moramo konstatirati i moramo se dogovoriti da je ona odredba o tome da se čelni ljudi ustanova, čelni ljudi državnih poduzeća biraju i članova nadzornih odbora, biraju putem javnog natječaja, od tada je prošlo već 9 g., sad možete misliti koliko bi taj proces evaluirao i napredovao a nas je SDP vratio u vremena političkog imenovanja. To je naprosto činjenica, činjenica od koje se ne može pobjeći. Ista priča sa ovim glasovima mrtvih. Dakle kad se bojite zbog svojih vlastitih neuspjeha da ćete izgubiti izbore, onda idete sa nekakvih marketinškim i PR-ovskim forama, glasaju mrtvi, ovako, onako i onda hotimice budete poraženi na izborima i sad tu istu mantru želite ponoviti ponovo. Međutim, ova vijest koja je objavljena, govori o tome kako zlonamjerne poruke koje neki ljudi u ministarstvima gurnu na web stranice, mogu nanesti silnu štetu, i političku štetu a i stručnu štetu, da tako kažem jer vi građane Hrvatske kad se pojavi takva vijest, kako ćete njih vi uvjeriti da su birački popisi u redu? A sad gledajte, ako već netko ima iskustva iz nekih prethodnih godina da je to nekakva vijest koja može postići neke političke poenčiće, onda vjerojatno to rade isti ljudi, to su naprosto činjenice od kojih se ne može pobjeći ali kažem, što je, tu je. Poštovani kolega Davor Vlaović, izvolite. U ime kluba HSS-a i Demokrata također tražim stanku da bi se konzultirali vezano za Zakon o ustanovama jer želimo još jednom razmotriti činjenicu da ovim zakonom će se napraviti i da pravni okvir. I rekao je državni tajnik da se ostala područja u okviru pojedinih djelovanja javnih ustanova reguliraju posebnim zakonima pa je spomenuo i Zakon o kazalištima. Činjenica je da je sve ovo skupa jedno veliko kazalište jer činjenica da mi imamo zakone, čak smo i prenormirani, imamo previše zakona koji se ne provode ili se selektivno provode prema određenim skupinama koje su pred zakonom zaštićeni, gdje se sudski procesi vode 10, 15 g. i na kraju se te iste presude ponište i vraćaju na početak, znali jednostavno pravosudni sustav ne funkcionira a kad je riječ o javnim ustanovama, mi počesto ih osnivamo samo da bi se zadovoljila forma, da bi se izabrao ravnatelj, da bi se zadovoljio stranački interes jer ako nisi član određene političke opcije koja je vlasti, ne može postati ravnatelj, to je primjer bio i u NP Krka, evo i župan u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer rekao, a vidimo i na primjeru u Zagrebu da se g. ravnatelja Nogala sa jedne uspješne bolnice mijenja samo iz političkih razloga, to će istraga pokazati jer činjenica je da ga mijenjaju i oni koji su bili u upravnom vijeću i koji su zajedno s njim vodili tu ustanovu i nisu tada primijetili nepravilnosti. Znači treba riješiti i financiranje javnih ustanova, dati im pravni okvir da oni rade u okviru svojih ovlasti a ne samo da budu tamo osnovane zbog tog ravnatelja a onda ako vam politički nije po volji, da ga i promijenite.